Pan ministr, další faktickou.

Já to beru, jsme v demokratickém parlamentu, každý má právo říci svůj názor, ale fakt si myslím, že tato debata se tím pádem posouvá do role asi nějakého hlubšího... nebo potřeby a já ji budu potom tady zdůraznit, nikoliv tedy obhajovat ten konkrétní návrh, ale asi postoupit dále nebo jaksi hlouběji do vysvětlení role veřejnoprávních médií ve svobodné společnosti.

Je ale jednoznačné, že to vyžaduje novelu ústavy, to se nedá udělat jenom běžnou novelou zákona.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády dva členové a vážené kolegyně, vážení kolegové, my se tady s panem ministrem určitě shodneme na tom, že v demokratické společnosti hrají regulační orgány pro média veřejné služby klíčovou úlohu, a to při podpoře a prosazování plurality názorů a také svobodné diskuse. Já jsem si toho vědoma a to je i ten důvod, proč nyní vystupuji k této novele zákona o České televizi a Českém rozhlase. Zejména nyní, v době, kdy v Evropě zuří válka a naše země má zásadní ekonomické problémy, je zákon o regulaci médií veřejné služby jedním z nejdůležitějších. Jenom připomínám, vážené kolegyně a vážení kolegové, že je to tento stát, který zákonem nařizuje občanům platit koncesionářské poplatky, a je tedy naší povinností zajistit, aby média, na která musí občané platit, plnila svou funkci, tedy aby poskytovala všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. A já se domnívám, že se to teď bohužel neděje. Poskytují informace jednostranně zabarvené, a to bohužel ve prospěch vládní koalice.

A to se na mě nezlobte, to nemá s demokracií a pluralitou názorů vůbec nic společného.

Tato analýza byla placena z koncesionářských poplatků, byla schválena Radou České televize a je veřejně dostupná. Tady existuje opravdu...

To období, kterému se tato analýza věnovala, bylo období předvolební před parlamentními volbami, šlo o jeden měsíc.

Záporné sdělení z úst novináře České televize o koalici SPOLU v předvolebním týdnu podle analýzy neexistuje.

Pokud se pověnujeme třeba diskusnímu pořadu Otázky Václava Moravce, v měsíci před volbami do Poslanecké sněmovny byl zdaleka nejvíce konfrontační vůči hnutí ANO. Tak to jenom pro dokreslení.

Dnes projednáváme vládní novelu zákona, podle které členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mají volit obě komory Parlamentu. Poslanecká sněmovna by měla volit dvě třetiny Rady České televize a Českého rozhlasu, Senát jednu. Má být stanovena doba minimálního trvání existence právnických osob, které mohou radní navrhovat, a to na deset let. Vláda i předkladatel tvrdí, že jde o posílení nezávislosti klíčových médií veřejné služby a prý také o stabilitu parlamentní demokracie v této zemi do budoucnosti. Jako stínová ministryně kultury nejsilnějšího opozičního hnutí ANO a dlouholetá členka a poslankyně Parlamentu České republiky si myslím, že tomu tak není. Novela zákona z dílny těch, kteří mají plná ústa demokracie, je diskriminační, protiústavní a je v rozporu s evropskou legislativou, je zatížena střetem zájmů a porušuje pravidla právního státu. Není ani posílením nezávislosti médií veřejné služby a ani posílením stability demokracie.